Věřím tomu, že pan Kučera prostřednictvím vás, pane předsedající, si nepamatuje na ty příklady, které jsem uváděl, a je jich poměrně hodně, je jich několik desítek.

Ta debata je legitimní, používáme k tomu prostě prostředky, které máme k dispozici při této debatě, já tomu rozumím, ale řekněme si to na rovinu.

Bylo by dobře, aby možná mluvil trochu pomaleji, prostřednictvím pana předsedajícího, abychom pochopili, co vlastně říká. Já si myslím, že bychom to měli dělat my ve Sněmovně.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já opět musím reagovat na pana předsedu Faltýnka.

V dobách, kdy se o regulaci hazardu teprve začalo mluvit. Šli jsme na vlastní triko, šli jsme obecně závaznými vyhláškami, které možná byly na hraně, ale byli to zastupitelé TOP 09, kteří výrazně ve svých obcích vystoupili proti hazardu. Tam se hraje vesele dále, to víme všichni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji. Já se domnívám, že by bylo dobré trochu zklidnit tu atmosféru, ale zřejmě to vysvětlí kolega Fiedler.

V tom je to absurdní divadlo. Takže já si myslím, že normální by bylo, když už tedy byste chtěli jít touto cestou pro absolutní neschopnost Ministerstva financí připravit normální novelu, a jen hazardér z řad opozice nebo i poslanců se v takto citlivých záležitostech, kde mohou být arbitráže, kde nemáte to odborné zázemí, tak se prostě může podepsat pod něco. Mě by zajímalo, jestli v případě, a to padalo i na rozpočtovém výboru a paní náměstkyně Hornochová říkala: Všechno máme, žádná arbitráž nehrozí.

Pak se tady dozvíme, zřejmě jedna třetina koalice, když to beru na kusy nebo na poměr, má obavy, že někdo jim potom přišije případně prohranou arbitráž. Já se velmi omlouvám. Prosím zejména levou část, aby se uklidnila. Prosím, pane poslanče. Děkuji panu poslanci Laudátovi, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koubek, po něm pan poslanec Šincl. Děkuji, pane předsedající. Dovolil jsem si to tedy celé přepočítat.

Pan poslanec Volný chce svůj návrh zvládnout za zhruba 200 dnů. Pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, pokud se chcete vyrovnat panu poslanci Farskému, jak jste tady řekl, tak prosím ještě máte asi tak 300 dnů, abyste si počkal. Potom k tomu, co tady říkal pan předseda Faltýnek. Dovolím si jej jenom informovat o skutečnosti, o které nemůže být informován, ale aby příště tuto informaci zahrnul do svých úvah. V roce 2011 se objevila v Praze poprvé možnost přijmout vyhlášku, která by omezovala hazard v Praze. V Praze máme 57 městských částí, zhruba asi 10, 15 se tento problém vůbec netýkal, jsou to menší okrajové části, kde ten hazard nebyl vůbec. A v té době byly jednotlivé městské části vyzvány, aby navrhly omezení hazardu na svých územích.

Příjmy do rozpočtu mé městské části z hazardu činily osm procent.

Děkuji panu poslanci Koubkovi. Prosím, pane poslanče.

Nicméně já se moc omlouvám, ale já jsem zmínku, kterou tu řekl pan předseda Faltýnek, prostě nemohl najít.

Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Nemíchejme vládní návrhy a poslanecké návrhy. Samozřejmě, že vládní návrhy mají přednost, to vychází z demokratických voleb, nějakou vládu mít musíme. Ale nikde jsem si nepřečetl, že by měl mít vládní poslanec přednost před poslancem opozičním. Myslím si, že z Ústavy všech 200 poslanců má zákonodárnou iniciativu a některým je prostě upírána podle toho, jak rozhodne Andrej. Pana předsedy Faltýnka se chci zastat.

Takže ve třech jste byl, omlouvám se.